Ale to není zásluha systému, to není zásluha opatření, to je prostě podle toho, jak jsme na tom s vírou. Buď zásluha milosti Boží, anebo přírody, jedno, nebo druhé.

To znamená, jestli pesimistický scénář je, že vážně nemocných bude půl promile, moje strachy byly zbytečné.

Nevím, kde je pravda.

Vysvětlím proč. Pokud hrozí riziko požáru lesa, tak vy buďto můžete čekat, až ten les začne hořet, a pak to zkusit hasit, nebo dělat preventivní opatření, aby ten les nehořel.

Ale nechci, aby se měnil postoj co týden. Aby jednou tak, testovat všechny, podruhé vlastně není potřeba.

Místo několika různých komisí, které radí tu premiérovi, tu vládě, tu ministrovi zdravotnictví, tak ať je jeden orgán, který to řídí, který rozhoduje, i za cenu toho, že všichni poslanci budou muset měsíc nosit červené svetry.

Pokud budou zdůvodněna odborníky, pokud budou smysluplná a rozumná a nebudou se co týden měnit.

Je tedy nějaký jednotný postoj odborníků a vlády, nebo není? A já znovu slibuji, a tím končím, podpořím ho a opravdu nebudu nijak podrývat.

Děkuji.

To je potřeba říct. Vláda nepřišla, je tady jenom gesční ministr. Ostatní ministry a pana premiéra to nezajímá a je to velmi alarmující. Protože musím zopakovat, je to nejdůležitější aktuální problém naší země. Ano, i světa, když na mě tady pan poslanec pokřikuje. Pan ministr řekl, že situace není dobrá a že nemá smysl si to zakrývat. Já si myslím, že nemá smysl si zakrývat, že ta situace je vážná.